Takže z tohoto pohledu určitě ty podmínky, a hlavně turistický ruch, kterého se to převážně dotýká, je bezesporu úplně jiný. Další z mých předřečníků zde mluvil o kapitole, která se dotýká spíše občanského zákoníku, to znamená ubytování. Tam je potřeba říci, že předmětem poplatku je záměrně úplatné poskytnutí pobytu a nikoli ubytování. Tam se opravdu musíme trošku podívat na občanský zákoník, protože ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku má být širší a má zahrnout i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy.

I v tom zákoně je potřeba jasně definovat poplatníka, jasně definovat správce poplatku, lépe řečeno daně. Z tohoto pohledu jsem trošku skeptik, ale to není moje role zde jako zpravodaje. Já jenom chci upozornit kolegy, tak jak vystoupili, že všechny tyto pozměňovací návrhy, jejich připomínky bereme v potaz a že bezesporu se jimi budeme zabývat. Já také děkuji. A jelikož to nevypadá, že by někdo dokázal otevřít rozpravu, a nepadly, pokud vím, žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Paní poslankyně, prosím.

Takže navrhujete jako další. Takže to je návrh na hospodářský jako další.

Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Ptám se, kdo má návrhy na další výbor. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Michálek ještě. Děkuji.

Má ještě někdo jiný návrh na další výbor? Pokud ne, tak já to shrnu.

Takže nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Jako další budeme hlasovat o přiřazení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přiřazení ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Návrh opět nebyl přijat.